Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš zahraniční cesta, Marie Benešová do 11 hodin pracovní důvody, Vladimír Kremlík zahraniční cesta, Tomáš Petříček zahraniční cesta, Robert Plaga pracovní důvody, Miroslav Toman do 12 hodin zdravotní důvody. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony druhých a prvých čtení.

A já jsem hlasoval pro.

Děkuji. Nyní tedy případná vystoupení poslanců k pořadu schůze. V tuto chvíli je písemně přihlášená paní poslankyně Dana Balcarová.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji vám za podporu. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Mně to přijde jako naprosto nehorázný postup ze strany daňové správy.

Děkuji za podporu tohoto návrhu. Děkuji.

Jestliže tomu tak není, tak bychom se vypořádali s přednesenými návrhy.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat.